Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Hovorku s faktickou.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem neuvedl, kterého ministra jsem interpeloval.

Určitě je špatně i to, že není plošné pokrytí.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Bendla s faktickou. Ještě dvě poznámky. Chtěl jsem poděkovat některému ze svých předřečníků, který říkal, že by bylo zajímavé vědět, jak se odvíjí ta cena, kterou platí pojišťovny pacientům, nebo klientům, abych byl přesný, v zahraničí. A bylo by dobře, poprosil bych pana ministra, aby před třetím čtením se tady o tom zmínil nebo nám připravil nějakou informaci na zdravotní výbor, protože to je bezesporu důležité. Myslím si, že není přece špatně, když někde je léčba levnější v zahraničí, protože tím pádem Všeobecná zdravotní pojišťovna a jiné pojišťovny ušetří finanční prostředky, aby mohly léčit více pacientů v České republice. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Vyzulu s faktickou poznámkou.

Já jsem uvedl, že jenom v některých případech je možno považovat u některých indikací protonovou léčbu v současné době v zahraničí za levnější než u nás.

Tady pan doc. Heger obhajoval to, jakým způsobem jsou dneska nastavena kritéria pro specializovaná centra. Ano, do určité míry jsou, ale musím dát za pravdu panu poslanci Hovorkovi, protože ona se nedodržují.

Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Plzáka, který se přihlásil k faktické. Připraví se pan poslanec Klučka k faktické. Já se jdu jenom omluvit, že můj dotaz byl položen nepřesně.

Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Klučku.

Děkuji vám paní předsedající.

Děkuji, pane poslanče.

Paní předsedající, dámy a pánové, tady zaznívá diskuse o protonovém centru. Já bych velmi rád, abyste znali informaci, která je zásadní.

Je to jeden z důvodů, proč tuto léčbu zatím ve Spojených státech nepřijali jako standardní.

Jinak to jsou z tohoto pohledu, z pohledu léčebného výsledku, vyhozené peníze. Protože já stejně jako pan kolega Vyzula prostřednictvím paní předsedající víme, že to není správně aplikováno. Já neříkám nastaveno, ale že tak jak vznikala, byl skutečně podmínkou vzniku silný lobbistický tlak, a tak vzniká to, proč je ta péče nerovnoměrná a proč některá centra, která by měla být, nejsou, a která by neměla být, jsou. Děkuji, pane poslanče. S faktickou se přihlásil pan poslanec Chalupa. Vážená paní předsedající, vážení ministři vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl zeptat pana Svobody, možná proto, že nejsem lékař, jsem laik, proč se tedy to protonové centrum vůbec pořizovalo, když vlastně to k ničemu není, jestli jsem tomu správně rozuměl. Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste příště své kolegy oslovoval mým prostřednictvím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nikoho nemám přihlášeného do obecné... Ještě se tady objevila faktická, jestli dovolíte, pane poslanče, takže, pane Svobodo, prosím. Já vám prostřednictvím paní předsedající odpovím.